Jak, to už osvětlil pan ministr spravedlnosti.

To znamená, tento návrh zákona je probrán odshora dolů, odzdola nahoru, zleva doprava, zprava doleva.

Všichni to usnesení máte ve svých počítačích nebo na svých stolech. Jak jsem říkal na začátku své zpravodajské zprávy, jde o 18 stránek.

Já chci jenom říct, že usnesení ústavněprávního výboru zní tak, že za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Za druhé, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky. Dále za třetí, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.